Jinak bych opravdu musel přistoupit k nepříjemné věci, že bych musel jmenovat poslance, kteří ruší.

Samozřejmě že to zaznívalo i z úst ministra zdravotnictví, to nebudu zastírat. Důvod, proč jsme nepřistoupili ke zvýšení spotřební daně u piva a vína, je následující.

To byly zásadní důvody, proč jsme do toho nešli.

Měli jsme přes 6 tisíc kvízomatů různých, možná větší číslo ještě. Dneska v celé řadě měst nemáme. Protože vycházíme při povolování z názoru Ústavního soudu, že máme respektovat názor municipalit, jejich vyhlášky. Máme tam celou řadu adiktologických brzd. A důsledek? Ale nikdy není pozdě.

Ono to není tak jednoduché, nestěžuji si, ale máme podepsanou smlouvu a děláme na tom.

A tvrzení, která zde zaznívala, že to nepomůže, neboť závislá osoba raději zmenší příjmy své rodiny, než aby se vzdala své lahve, nejsou prosím zcela korektní, protože včera tady jednoznačně uváděl pan ministr zdravotnictví studie, pokud jste tu byli a poslouchali, které toto opatření řadí mezi jedno z nejúčinnějších, ale samozřejmě ne jako jediné.

Znovu to opakuji. To znamená, že toto opatření jako ekonomický nástroj míří především proti vzniku závislosti, tzn. ovlivnění volby spotřebitele. Tato země je postižená no postižená, vždycky to zůstane v historii naší země tzv. tragickou metanolovou aférou, po které se přijala celá řada velmi přísných restriktivních opatření.